Vážené paní poslankyně, páni poslanci, není asi sporu, že podle Ústavy měl prezident konat bezodkladně při podání návrhu na odvolání a pak jmenování ministra. Nakonec jste se někteří opírali i o vyjádření takových renomovaných právních kapacit, jako je Pavel Rychetský. V době, kdy se tak dělo, zhruba v červenci, jsem řekla, že ústavní systém musí reagovat, a na dotaz novinářů jsem připustila, že iniciativu senátorů podpořím. Navrhovala jsem ale v té době použít článek 66 Ústavy, kde se říká, že pokud prezident nemůže konat, usnesením obou komor Parlamentu přejdou jeho kompetence na další dva ústavní činitele, kterými je premiér a předseda Poslanecké sněmovny. Ústavní právníci ale tenkrát tvrdili, že toto ustanovení je myšleno pouze pro případ, že prezident je naprosto nemohoucí. Dnes ale o této věci již někteří právníci opět mluví. Z mého pohledu, řekněme laického, prostě česky: pokud někdo nekoná, co konat má, tak zřejmě z nějakého důvodu konat nemůže. Ústava České republiky nedává prostor pro úvahu, zda ústavní činitel konat chce, nebo nechce. V tomto případě mu nedává vůli. To mi připadá odpovídající reakcí na situaci, kdy byla vláda neúplná, protože prezident odmítl respektovat deklarovanou vůli premiéra ke složení jeho vlády, myslím tím článek 66 Ústavy. Situace se ale od té doby změnila. Ministr kultury je jmenován naprosto podle ústavních pravidel. Dámy a pánové, já musím slyšet, co mi říkají občané, a to dokonce i ti, kteří Miloše Zemana nevolili nebo absolutně nesouhlasí s jeho postoji v zahraniční politice. Zrušení mandátu přímo voleného prezidenta není odpovídající reakcí na současný stav, jakkoliv se v minulosti prezident možná pohyboval na hraně Ústavy či se pokoušel jít až za její hranu.

Nemohu tedy být ani proti ní. Pokud ale nastane v budoucnu situace, kdy prezident, ať jím bude kdokoliv, nebude konat, i když konat podle Ústavy má, a já u toho ještě budu, budu iniciovat spuštění článku 66 Ústavy České republiky.

Děkuji za slovo. To je trošku nedorozumění. Pokud i někdo ve vztahu ke svým dětem nesplní nějakou povinnost, jak o tom mluvil, tak ale není zbaven rodičovských práv. Zbavení mandátu přímo voleného prezidenta, byť se možná pohybuje na nějakých hranicích nebo možná někdy i v nějakém čase za hranicemi, není prostě adekvátní sankce. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážení páni senátoři, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, o čem tedy dneska debatujeme, když je asi znám výsledek? Není to jenom prázdné řečnické cvičení? Domnívám se, že není.

Já teď budu trošku číst, abychom měli ten kontext, a projdeme si takovou časovou linku a dojdeme až do momentu, který začíná být velice zajímavý.

A teď to začíná být zajímavé, protože se do této kauzy dostává Česká republika. Záhy nato vystupuje Karla Šlechtová, která jaksi mluví o našich mezinárodních závazcích.

Pokračujeme dál.

Pokračujeme dál.

To znamená, on vytvořil fiktivní rozpor mezi těmito dvěma službami.